Nyní se vracíme do obecné rozpravy. Než dám další slovo, které bude mít pan ministr Bartoš s přednostním právem, načtu došlé omluvy.

Já vám děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, diváci možná, paní předsedající.

Já bych k tomu chtěl možná říci několik důležitých faktů jednak ohledně té současné situace, možná jenom trochu, jak jsme se do té situace dostali a naopak co už se na Ministerstvu pro místní rozvoj stalo. A byla zde i výhrada, že vláda tomu nevěnuje pozornost, nejenom Ministerstvo pro místní rozvoj, tak se i dotknout trochu otázky financování. My od počátku nástupu na Ministerstvo na místní rozvoj s týmem, který jsem vytvořil speciálně pro otázku bydlení, pracujeme na celé škále nástrojů, některé z nich už jsme zrealizovali, některé se budou realizovat tak, jak čekáme ještě na rozhodnutí Evropské komise ve věci notifikací. A je důležité si říci, a tady několikrát zazněly třeba programy SFPI, Program výstavba či nějaká dílčí opatření. Neexistuje jedno univerzální řešení, které by řešilo dostupnost bydlení v České republice. Není to jeden zákon, nemůže to být ani jeden program.

Ano, situaci na trhu s bydlením vyřeší série kroků, některé z nich jsou kroky, které můžou udělat municipality, některé kroky jsou, které může udělat stát, ale nesmíme opomíjet, a zmínil to tady i pan ministr Stanjura, vázání soukromého kapitálu, ale i soukromé investice do bydlení, do dostupnosti bydlení v České republice. Velká část těch reforem, které připravujeme, a budu o nich jenom pak v krátkosti hovořit, my jsme to shrnuli pod jakýsi termín Bydlení pro život, protože to je to, co lidi zajímá, jestli ve svém mladém věku, když zakládají rodinu, když jdou studovat nebo končí studium na vysoké škole nebo když jsou ve věku produktivním či senioři, jestli mají kde bydlet, jestli si to mohou ekonomicky dovolit a jaké formy bydlení jsou pro ně vhodné. Znovu jenom zopakuji, a to tady včera zaznělo několikrát velmi správně, jsou to obce a města, na jejichž území lidé bydlí, proto musíme připravit takové podmínky a nástroje, aby obce a města tuto situaci mohly řešit, což není dáno pouze tím, že se bude jenom stavět, ale bude se renovovat, můžou se řešit další nástroje, které pomohou s dostupností bydlení.

Co to znamená? Ano, skutečně pro mladé lidi, seniory, ale i pro mnoho lidí, které označujeme za střední třídu, prostě pro lidi s běžnými příjmy se tak bydlení stává nedostupné a je třeba to řešit. Jaké to má konsekvence? Ono se často hovoří o bytech ve velkých městech.

Je to otázka komerčního trhu s bydlením a vlastně stát, který není banka, který nemůže nařídit výše hypoték a vlastně do této části příliš neingeruje, s tím až tak vlastně moc v této části komerčního bydlení, ať už vlastnického či nájemního, prostě dělat nemohl, pokud nestavěl alternativu, a to je podpora výstavby dostupného nebo obecního bydlení, nájemního bydlení či významné podpory jiných forem bydlení, ať už je to družstevní bydlení či další.

Co to tedy ukazuje? Vzhledem k tomu, že tyto tři, řekněme, komerční aspekty byly naplněny, čistě výstavba nových bytů sama o sobě nestačí, protože ten komerční trh prostě logicky žene ty ceny nahoru, tak jak jsou lidé schopni či ochotni v danou chvíli jít do těch finančních produktů a bydlení si pořídit. A je fakt, že inflaci ani úroky hypoték na Ministerstvu pro místní rozvoj bohužel nesnížíme, nemáme k tomu žádné nástroje. Přesto to bydlení lze učinit dostupné a my už jsme spoustu kroků udělali a v tomto roce a v dalším jich ještě spoustu uděláme. To Bydlení pro život má tři pilíře a některé tady i paní Klára Dostálová zmínila. První, co stát má ve svých rukou, jsou zákony, legislativa, která upravuje ta pravidla hry. Druhý jsou investiční nástroje pro obce a další subjekty. Tady bych odskočil možná k tomu, co tady včera zaznělo, a já si myslím, že to zaznělo správně, ministerstvo je partnerem obcí, měst a krajů.

Já bych chtěl, aby systémová podpora byla skutečně systémová, nikoliv abychom v nějakém způsobu se snažili, byť to může být ušlechtilé, konkurovat bankovnímu segmentu, že prostě nastavíme nějakou, řekněme, atraktivní nabídku, nebo tam třeba nebude příjmový strop, a aby ministerstvo řešilo individuální pobídky. Já se k tomu potom vrátím ještě v komentáři k SFPI a k tomu, proč jste zrušili program, který umožňoval lidem lépe dosáhnout na hypotéku nebo pořídit si část družstevního podílu neboť Ministerstvo pro místní rozvoj, a jeho partnerem jsou samosprávy, kraje a obce, a třetí věc, která je nesmírně důležitá, a je to vidět na rozvoji bydlení, ale i na jiných čerpáních třeba evropských či národních dotací v republice, kompetence, knowhow těch obcí jít do složitějších projektů nebo jít do projektů, které daleko přesahují rámec, který dává rozpočet obce, obec s 15 teď jsem byl ve Víru obec s 15 miliony ročního rozpočtu, když chce stavět projekt, který bude ve finále stát půl miliardy, kdyby chtěli postavit novou školu v této obci, bude to stát miliardu, prostě nemůže jít do rizika: Tady startuji nějaký projekt, jehož příprava mě bude stát třeba i vyšší desítky milionů, neboť pouze ta příprava přesahuje jejich rozpočtové možnosti. Takže jsou to zákony, které upravují pravidla hry, investiční nástroje, kterými lze saturovat tu potřebu výstavby, která je nákladná, a know how a podpora obcí tak, aby mohly svoji bytovou situaci řešit.